Jaké je tedy řešení? Chránit přírodu tím, že zachováme vojenský újezd, je nesystémové a nesprávné. Současný stav vyhovuje pouze elitním sdružením myslivců a jiným zájmovým skupinám, které mají volný přístup do zakázaných zón.

Chráněná krajinná oblast musí převzít veškeré garance ochrany přírody a musí se otevřít těm, kteří se chtějí za přísných pravidel ochrany přírody a s veškerým respektem pohybovat v nádherné brdské přírodě. Pan poslanec Seďa. Děkuji, pane předsedo.

Zřejmě z důvodu zahraniční cesty v příštím týdnu nebudu při třetím čtení, pokud bude, takže bych chtěl některé ty připomínky zopakovat. Za prvé. Nemám nic proti zachování a proti navrhovaným úpravám vojenských újezdů Boletice, Hradiště, Libavá, Březina, ale osobně jsem proti rušení vojenského újezdu Brdy.

Čisté náklady na správu tohoto vojenského újezdu jsou cca 8 milionů korun ročně. A tady je podle mých informací zisk z této činnosti 70 milionů korun ročně. Přitom náklady na nutnost posílení rozpočtů obcí půjdou do desítek milionů korun a odhadované náklady na vyhledávání munice dosahují výše 235 milionů korun. Takže je otázkou, zda toto rozhodnutí je hospodárné či ekonomické. Vážené kolegyně, kolegové, za druhé.

Takže se ptám, kolik milionů korun vlastně bude zase vynakládat ministerstvo a stát na udržování těchto objektů. A za třetí. Na výboru pro obranu mi bylo potvrzeno, že Ministerstvo dopravy, a je škoda, že tady ministr dopravy není, má zájem o 78 km čtverečních prostoru letecké startovací plochy mezi Tokem, Hejlákem a Jordánem, kde má být zřízen státní letecký polygon pro bezpilotní systémy. A ten má vzniknout v Brdech, protože v jiných vojenských újezdech po té redukci už nebude místo. Vážené kolegyně, kolegové, za čtvrté.

Z těchto pohledů se mi jeví zrušení vojenského újezdu Brdy jako neekonomické, nestrategické a nevhodné. Děkuji za pozornost. Děkuji.

Pokud nejsou další přihlášky do této rozpravy, obecnou rozpravu končím. Ano, pan ministr. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já to nechci nějak zvlášť natahovat, ale přesto si dovolím pár slov. Jako červená nit se projednáváním této předlohy táhne stav, kdy na jednotlivé rozpory nebo otázky kolem té předlohy dostane vždycky ten tazatel příslušnou odpověď, která je logická, věcná, která v sobě neobsahuje žádný úskok, aby se pak za týden, za 14 dnů, za měsíc, za dva, ten dotaz vrátil úplně stejně. Nedokážu si to úplně vysvětlit. Jak víte, tak mezi prvním a druhým čtením byla ta lhůta prodloužena na maximum, aby řada těch věcí právě mohla být projednána. A byla projednána opakovaně v příslušném výboru, kde všichni mají své zástupce.

Dále bych si dovolil říct, že z hlediska Západočechů, tam ta reakce, pokud my víme, je z drtivé většiny samozřejmě kladná. I toto je zpochybňováno.

Ať už se jedná o památky, ať už se jedná o cvičení armády. Tam mi to přijde zvlášť pikantní. A argumentovat současnou bezpečnostní situací mi přijde hluboce pod pás. Pokud velení naší armády říká, že ten újezd nepotřebuje, věřte mi, že to jsou lidé, kteří to posoudí skutečně objektivně, tak já bych si ani ze své pozice nedovolil zpochybňovat něco, co řekne celé velení naší armády.

Nebude nic jiného, než že se budou dál rozvíjet a budou dál fungovat. A znova musím říct, to všechno bylo mnohokrát vysvětleno. Musím říct, že naše jednání sledují občané velice zblízka a posílají mi různé dopisy, které jsou plné znepokojení a částečně znechucení.

Protože tím by z právního hlediska vznikl zcela anomální stav, kdy na území České republiky bude muset být vytvořen zvláštní právní režim pro 26 obyvatel vojenského újezdu Brdy, se kterým však ten předložený návrh nepočítá. Takže ten újezdní úřad, který tam je, bude i nadále muset plnit úkoly spojené se zabezpečením potřeb těch 26 obyvatel.

Protože přírodu neochráníme tím, že ji zamkneme. Přírodu můžeme ochránit několika stupni a vy víte jakými. A zároveň jí nebrat, řekněme, nějakou životnost. Ale skutečně, tím, že ji zavřeme, ji nezachráníme.